Táži se na závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj? Nemají zájem. A jelikož zde nemáme žádné návrhy, o kterých bychom mohli hlasovat, tak končím druhé čtení tohoto návrhu.